Do bloku volební body navrhujeme zařadit nové body: Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny a Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Já teď poprosím o strpení, protože mám pocit, že dohoda z grémia byla trošku jiná.

To znamená Návrh na volbu místopředsedy a Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. To je jedna informace.

Pouze posouváme o jednu hodinu.

A bod 72, tisk 390, zajištění právní pomoci.

Ještě si ověřím u předsedů poslaneckých klubů, že takto je to interpretováno správně. V tom případě dám prostor všem těm, kteří se přihlásili k pořadu schůze. Mám tady zatím, jeden, dva... pět přihlášek. S přednostním právem? S přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Navážu na to, co zaznělo jako návrh grémia Poslanecké sněmovny, a dva zákony vrácené prezidentem republiky, které jsou návrhem grémia zařazeny do pořadu schůze, navrhuji zařadit pevně, a to na dnes jako první a druhý bod. Tedy poslanecký návrh, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, vrácený prezidentem, tisk 596/2, zařadit jako první bod dnes a vládní návrh novely zákona o střetu zájmů, sněmovní tisk 564/14, zařadit jako druhý bod. Zeptám se pana poslance Velebného, zda to je přihláška k pořadu schůze. Pan poslanec Velebný se hlásí. Tak v tom případě vás zařadím do písemných přihlášek. Teď bude mít slovo, pokud nejsou další žádosti s přednostním právem, tak slovo má pan poslanec Okamura. A ten má dvě přihlášky, takže jakmile dokončí první, tak může navázat svým druhým příspěvkem. Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení zákona o referendu, který je pouze stále vládou odsouvaný. Jako první jsem zákon o obecném referendu předložil tady ve Sněmovně již v lednu 2014. Můj zákon umožňoval hlasovat o všech otázkách a výsledek nebyl omezený kvorem, tak jako u každé jiné volby v České republice. Ústavnost referenda by posuzoval pouze Ústavní soud. Ano, Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek odmítají zákon o referendu. Tito pánové odmítají demokracii. Odmítají, aby občané mohli během volebního období cokoli zásadního sami ve své vlastní zemi rozhodnout. V současnosti, těsně před koncem volebního období, čeká již přibližně rok na projednání ve Sněmovně vládní návrh. To, že se vládě schvalování vlastního návrhu o referendu nechce, chápu. Iniciátorem a katalyzátorem toho, že se referendum dostalo do vládního prohlášení, jsme byli my, lidé z naší současné SPD. A také chápu, že mnohé politiky děsí představa, že po schválení zákona teď před parlamentními volbami by někdo začal kampaň za nějakou politicky nekorektní změnu.

Pan premiér Sobotka mi před pár dny napsal, že zákon o referendu je prý jeho i vládní priorita. A z jeho vyjádření čiší pro neznalého překvapivý dojem, že máme konečně premiérem upřímného fanouška přímé demokracie. Do voleb máme nějakých sedm pracovních měsíců. Pokud vláda míní splnit svůj slib, že přijme alespoň nějaký zákon o referendu, byť nefunkční a osekaný, je nejvyšší čas spustit proces jeho schvalování a diskuse o něm. A my se za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD pokusíme formou pozměňujících návrhů prosadit do vládního návrhu skutečnou demokracii, aby bylo referendum funkční. Už nyní však vím, že vláda naše návrhy záměrně odmítne.

Bylo by ovšem fajn, kdyby se nám tu politické elity v tom případě přestaly ohánět demokracií, anebo dokonce nějakými odkazy 17. listopadu.

Je ovšem dost odporné tvářit se jako demokrat, obviňovat druhé z extremismu a současně bránit prosazení demokracie v naší zemi, což je doopravdy skutečně menšinové, extremistické.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a prosím, můžete pokračovat svou další přihláškou. Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Diskuse o úpravě zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Mám k tomu několik důvodů.